Děkuji paní poslankyni Černochové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba, po něm pan poslanec Martin Novotný.

Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, krátce tedy zareaguji na diskusi, která se zde rozproudila. Chci kolegu Gabala ujistit, že zdraví člověka, a to i psychické, je tak variabilní věc, že skutečně je prakticky nemožné v den vyšetření stanovit, co bude odpoledne, zítra a pozítří. Jako bývalý vojenský letecký lékař jsem prováděl povinně prohlídky pilotů po každém třetím přistání. Přesto, jak zde řekla kolegyně Černochová, ani tak jsme nemohli mít jistotu, co se děje mezi druhým a třetím startem. Přece nechceme dospět k tomu, abychom své lidi takto kontrolovali. A moc dobře víme, co se na silnicích děje. Ono mít dvoutunové auto, které jede, přestože je rychlost omezena, až 250, to je zbraň stejně nebezpečná jako jakákoli zbraň střelná. No a též se stavím za kolegyni Černochovou. Přiznám se, že jako lékař mám tu čest s policisty přicházet do styku. A já jim práci nezávidím. Hovořil jsem tu o tom, že mají své problémy. Ne vždy, a neurazte se, prostřednictvím pana místopředsedy pane kolego, oni ne vždy jsou si jisti, co mají dělat. Připomenu jednu věc. Dovolili si kontrolovat jednu dámu s občankou ve vlaku. Víte, co z toho bylo.

Naštěstí je osvobozen.

Děkuji za pozornost. Prosím pana poslance Novotného s faktickou poznámkou, potom pan poslanec Gabal. Pěkné dopoledne, chtěl jsem jenom stručně zareagovat na pana kolegu Chalupu. Určitě sdílím vaše přesvědčení, že armáda bez národa, který je ochoten se sám bránit, svoje funkce nemůže plnit, ale zároveň bych chtěl dodat, že například při míře vzájemné nejednoty názorů politiků v této Sněmovně na zahraniční orientaci této země, na vyhodnocení geopolitických rizik apod.

Pan poslanec Gabal. Děkuji vám.

A ještě vaším prostřednictvím pana kolegu Koskubu. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedo. Víte, na co se těším? Až budeme projednávat Ústavu ČR a předloží třeba kolega Gabal nebo někdo jiný z poslanců vládní koalice návrh na změnu zákona, který se týká mandátu poslanců a senátorů, tedy obou komor Parlamentu. Protože pokud tady bylo zmiňováno to, že někdo rozhoduje o osudech pasažérů, někdo může ohrožovat své okolí zbraní a tito lidé by měli být nějakou formou testováni, tak si myslím, že v první řadě bychom měli být testováni my jako zákonodárci. Protože my tady nejvíc rozhodujeme o životech občanů České republiky!

Dobré dopoledne. Já rozumím, co povídá. Ale nezlobte se, kvůli pochybení jednoho nebo dvou policistů, kdy splnili svoje úkoly, nezvládli do konce, nemůžeme ochranu našich občanů zabalit a říct, všech 40 tisíc policistů bude postupovat protizákonně. To přece nejde. Lidi dělají chyby. Ale úkol ministerstva i nás tady byl zlepšit bezpečnost v naší republice týkající se držitelů zbraní. Já osobně sám jsem nevymyslel, ani z praxe, prosím vás, obyčejného policisty, nic lepšího než to, co ministerstvo předložilo. Rozumím, že je to zneužitelné. To jsem taky všem řekl. Ale spoléhám na to, i když zachrání dobře provedené zadržení zbraně, dobře provedený vstup za účelem zajištění zbraně jeden, dva, tři životy, tak to bude furt v pořádku. Proti tomu, když to jeden dva policisté třeba zneužijí. To se prosím může stát. To jsem netvrdil. Ale protože jsem nic lepšího nedokázal předložit, ani lepší pozměňovací návrh, tak prostě moje přesvědčení mi velí to podpořit. Ale souhlasím s některými argumenty. Ale nemáme nic lepšího. Až budeme mít něco lepšího, tak toto prosím zrušme a ochráníme naše lidi lépe. Žádné další faktické poznámky nevidím, takže se vrátíme k řádným přihláškám. Pan poslanec Gabal již vystoupil, takže to akorát kolega Gazdík neodmazal. V tom případě zatím poslední v rozpravě pan poslanec Lank. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou krásné dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Protože tady už řada argumentů, které já jsem měl připraveny, zazněla v rámci faktických poznámek, tak si dovolím je trochu zrekapitulovat a přidat ještě pár nových.

Stejně tak držitel zbrojního průkazu, který má pochybnosti o svém zdravotním stavu, psychickém stavu, pro jistotu raději ani nepůjde k lékaři, aby tento svůj stav nějakým způsobem řešil, protože se bude bát, že přijde o zbroják. Za druhé, jak už tady zaznělo, pro vydání zbrojního průkazu je už teď třeba posudek praktického lékaře, u kterého je žadatel registrovaný. Pokud tento lékař má podezření, může si psychologické vyšetření vyžádat. A vzhledem k tomu, že tento lékař zná pacienta i jeho anamnézu, tak si nedovedu představit, že by to v případě pochybností neudělal a vzal tak na sebe zodpovědnost za to, co by se teoreticky mohlo stát.